U té autonomie je velice důležité si uvědomit, že to, co dělá vysoké školy vysokými školami, je vnitřní pluralita názorů.

A je to zase krok, který může poškodit vysoké školství. To neznamená nedat rektorům možnosti postupovat proti neuváženým, třeba hospodářským krokům těch autonomních fakult, ale to, co je dnes v té novele zahrnuto, má výrazná rizika opačného přístupu a přehnání té situace do druhé strany. To, co je dál problematické, je neřešení vztahu soukromého a veřejného vysokého školství. Většina kritiky, která zaznívá z veřejnosti vůči vysokým školám, se týká soukromých škol. Přesto systematické řešení jejich vztahu v novele chybí. Chybí zde zajištění odstranění střetu zájmů mezi pracovníky veřejných vysokých škol, kteří mohou volně tunelovat know how veřejných vysokých škol a odnášet je jako externí pracovníci, kteří přednášejí na soukromých vysokých školách a umožňují jim fungovat. Vůči soukromým vysokým školám je novela velice tolerantní v tom, že začíná dovolovat fúze soukromých vysokých škol s přenášením akreditace, což je jednoznačně krok pro zachránění těch privátně fungujících subjektů, nemá rozumnou motivaci kvalitou, ničím dalším, je to jenom polštář, který se dává tady tomuto sektoru.

Další věc, co novela neřeší, je otázka reprezentativnosti akademických senátů, což je záležitost jednak příslušných kvor u voleb, a co je důležitější, jakým způsobem se reprezentativnost akademických senátů projevuje u volby orgánů vysoké školy, tedy zejména rektora, respektive děkanů. Zde bych viděl jako účelnou debatu o tom, jak má vlastně ta volba jako taková vypadat ve vztahu k volební účasti při volbách akademických senátů, respektive úvahy třeba o sborech volitelů pro volbu rektora, které by mohly být alternativou toho, co zde zmiňovala paní poslankyně Putnová, jako třeba profesorská kurie v senátech vysokých škol.

Musím s politováním konstatovat, že se nesplnil příslib předsedy vlády Sobotky, který mi dal v odpovědi na mou ústní interpelaci 12. března letošního roku.